građani Srbije ja bih prvo pitanje postavio, sad aktuelno pitanje, vezano je za problem snabdevanja električnom energijom za građane pojedinih delova opština Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han, veći broj opština koje nisu imale, odnosno sela koja nisu imala električnu energiju i koji su imali štete u hrani, gde su se pokvarili zamrzivači, i gde su pokvareni veći broj kućnih aparata. Moje pitanje – da li će EPS imati mogućnost da obešteti te građane da se na neki način njima vrate ta sredstva kolika je napravljena šteta ili u krajnjem slučaju da se smanje računi za struju za određenu vrednost koja se proceni? To je vrlo bitno zato što veći broj tih područja, koje sam malopre rekao, a to možda i u nekim delovim Srbije zbog ledoloma nisu imali ljudi struje po 10, 15 dana. I, kada će se ući u postupak da se rekonstruiše ta nisko naponska mreža jer je to neophodno da svaki građanin u bilo kom delu naše zemlje Srbije ima isti napon, ima ista prava, iste mogućnosti da živi i da uživa u blagodeti naše prelepe zemlje Srbije. To je pitanje EPS-u. Drugo pitanje, koje sam hteo da postavim jeste, konkretno Javnom medijskom servisu RTS pošto u ovim emisijama „Reč na reč“, „Oko“ ima veći broj unazad nekoliko meseci i godina nikada nisu imali mogućnost da dođu i neke stranke, regionalne stranke, konkretno Ujedinjena seljačka stranka, čiji sam ja predsednik, nikada nisam bio pozvan na debatu da govorim o problemima i da predstavim program i ono što veliki broj ljudi podržavaju.

Ja sebe vidim kao čoveka i osobu koja poštuje Srbiju, voli zemlju i na svaki način o tome govorim. Moja tema jeste jugoistok Srbije, selo, poljoprivreda, i mislim da mogu, i znam da govorim o problemima i da kažem određena rešenja tih problema. To je za mene vrlo bitno i voleo bih Javni medijski servis RTS ima mogućnost da pozove i nas koji smo ovde u Skupštini, a ne samo neke nacionalne ili kvazinacionalne političke opcije ili neke građanske koje imaju manji broj glasova nego što imam ja kao predsednik Ujedinjene seljačke stranke koji sam ovde u Skupštini izabran sa liste SNS Aleksandar Vučić – Za našu decu. Mislim da je to fer i korektno da se čuje i politička neka opcija koja predstavlja celu poljoprivredu, koja predstavlja jugoistok Srbije ili delove Srbije koji nisu zastupljeni. Mi nekada na RTS, mi sa jugoistoka Srbije, da nije vremenske prognoze, sigurno ne bismo imali mogućnost da se čuje za neke naše opštine, za neke naše probleme, da nije te vremenske prognoze. Zbog toga bi bilo dobro da Javni medijski servis RTS da mogućnost da se čuje i da se kažu i ti neki problemi koji mogu da iznesem ja ili neki moj drugi kolega, ili neke kolege iz Prijepolja i drugih opština koje su ovde zastupljeni u Skupštini. Mislim da je to vrlo bitno. Zbog toga bih voleo da u narednom periodu da se naprave kriterijumi i da se zna sutra ko se poziva i da RTS ima mogućnost da pozove i mene ili neke moje kolege koji imaju političke opcije da mi prenesemo probleme građana da kažemo rešenje za te probleme. Jedna od stvari koja je za mene vrlo bitna, a govorilo se više o tome u prethodnom periodu, to je završetak rekonstrukcije železničke pruge, to je pitanje ministru građevinarstva i infrastrukture, to je završetak izgradnje, odnosno rekonstrukcija pruge od Niša preko Svrljiga, Knjaževca, Zaječara, prema Prahovu. Kako sad znamo, svi smo doneli zakon da se radi kompletna rekonstrukcija pruge, ali kako se čulo u prethodnom periodu, radi se samo do Knjaževca, a o Knjaževca do Zaječara, ta pruga se neće rekonstruisati, kao što se to radi od Niša do Knjaževca. Vrlo je bitno da ta pruga bude urađena, da bude rekonstruisana na način kako je predviđeno, da bi se tu moglo funkcionisati na najbolji način, jer će i privreda biti u boljem svetlu i sigurno će biti mnogo bolje, zato što je u Prahovu eliksir, pravi se zona hemijska zona industrije i to je mesto koje će biti veoma primamljivo za investitore, a odatle sva roba koja ide preko Dunava, preko tog pristaništa, ići će preko te pruge, prema Sofiji, Makedoniji, itd. Zahvaljujem predsedavajuća. Dame i gospodo narodni poslanici, imam nekoliko poslaničkih pitanja, a prvo je upućeno Ministarstvu trgovine i turizma i telekomunikacija, kao i Ministarstvu kulture i informisanja, a odnosi se na netačne i vrlo zlonamerne navode, a zapravo je u pitanju prava histerija koja se vodi poslednjih dana protiv državnog telekomunikacionog operatera, privrednog društva „Telekom Srbija“, od strane pojedinih medija koji su bliski Draganu Đilasu. Ova negativna kampanja nije ništa novo, kada je reč o napadima N1 i ostalih iz te Junajted grupe protiv „Telekoma“, kao i na još neka državna preduzeća, jer oni to inače rade godinama, a li ovih dana to dostiže vrhunac, gde se čak, pazite sada, optužuje „Telekom“, zato što planira da se razvija, zato što ima biznis plan, zato što ima biznis strategiju, biznis ideju, zato što imaju strategiju da dodatno ojačaju tu kompaniji i osnaže svoju poziciju na tržištu. Cilj ovih napada je da se lažima i zamenom teza, nanese šteta državnom telekomunikacionom operateru, da se spreči uspon „Telekoma“, da se ne dozvoli da „Telekom“ bude regionalni lider, kada je reč o telekomunikacijama. Šta je ovde jako zanimljivo, to što hajka na „Telekom“ počinje onog trenutka kada su ovi iz Junajted medija shvatili da opada tržišni udeo SBB u korist „Telekoma“, pa hajde onda da napadnemo konkurenciju i da svaki dan vodimo besomučnu kampanju protiv njih i to za svoje privatne finansijske interese, preko svojih privatnih medija. U pravu ste, gospodine Rističeviću, luksemburških medija i naravno, dežurnih političkih diletanata, uvek spremnih da se stave u službu protiv svoje države. Odmah su angažovali portparola njihovog, Mariniku Tepić i ostale, da danima lažu po televiziji i drže besmislene konferencije za štampu. I nije ovde reč samo o finansijskom momentu, mnogi od njih, prosto, mrze svaki uspeh Srbije, kao da ne mogu da se pomire sa tim da Srbija negde ostvaruje dobre rezultate, da smo u nečemu dobri, da postajemo u nečemu lideri. U stanju su i najbolju moguću odluku ili potez da napadnu samo zato što to dolazi od Aleksandra Vučića. Pogledajte samo primer vakcina do koje mere ludilo ide. Sada, kada više ne mogu da ospore da smo među najboljima u svetu kada je reč o vakcinaciji, da smo prvi ili među prvima u Evropi, sad kad ne mogu to da ospore, e, hajde sad da vodimo kampanju kako su se svi oni koji su se vakcinisali, zapravo, prodali Vučiću. Ne smem da zamislim šta bi bilo da Aleksandar Vučić nije uspeo da obezbedi vakcine, kakva bi tek tad hajka nastala. Pogledajte histeriju oko spomenika Stefanu Nemanji. Tu se naročito ističe jedan niskotiražni tabloid koji svaki dan najrazličitije bljuvotine piše o celom ovom velelepnom događaju, velelepnom spomeniku, pa je to na naslovnim stranama svaki dan tog niskotiražnog tabloida, pa onda kažu da će oni pronaći novo mesto za spomenik Stefanu Nemanji, pa onda tu ima jedan, to im je neki novi junak, neki Dejan Atanacković, koji kaže da će se ukloniti spomenik Stefanu Nemanji kada oni dođu na vlast, samo što nikada neće doći na vlast. Pogledajte sramnu karikaturu onog Petričića koji se ruga pa kaže: „Napred u srednji vek“, spomenik Stefanu Nemanji. Kaže: „Napred u srednji vek“ Pogledajte nedavni primer zlatiborske gondole i na tom primeru ćete videti svo licemerje ovog dela opozicije. Godinama su kovali u zvezde Milana Stamatovića, predsednika Opštine Čajetina. Sve najbolje o njemu pričali, hvalili projekat gondole, govorili kako je to dobro za Zlatibor, kako je to dobro za Srbiju, a onda se Vučić pojavi na otvaranju, podrži taj projekat i tog momenta gondola prestaje da bude važna, gondola prestaje da bude važna za Srbiju, dobra za Srbiju, za razvoj privrede za Zlatibor itd. Stamatović prestaje da bude heroj, Stamatović postaje najgori čovek, prodao se Vučiću itd. Ništa više ne važi od onoga što su pričali. Isto tako, primetićete sad da razapinju čuvenog Dušana Dudu Ivkovića samo zato što se usudio da pozove Aleksandra Vučića na obeležavanje stogodišnjice Sportskog društva „Radnički“ Mi koji dolazimo, odnosno živimo na Crvenom Krstu, ali i mnogi drugi znamo koliko je Sportsko društvo „Radnički“ važno ali i znamo koliko je Aleksandar Vučić, upravo Aleksandar Vučić zaslužan da se sačuva Sportsko društvo „Radnički“ E tako prolaze svi oni koji se usude da kažu da je negde nešto dobro za Srbiju, da smognu snage da priznaju da je Vučić uradio nešto dobro za Srbiju. Odmah kreće kampanja protiv njih, odmah bivaju stavljeni na stub srama na njihovim medijima ili prođu kao jedna gledateljka koja se uključila pre neki dan u jednu TV emisiju, koju vodi jedna, očigledno, neurotična gospođa. Nakon što je pokušala da iznese neslaganje sa voditeljkinim stavom, voditeljka ju je grubo prekinula rečima: „Da li ste vi normalni?“ i prekinula joj vezu. Bukvalno joj je rekla: „Da li ste vi normalni?“ E, tako Olja Bećković doživljava pojam nepristrasnosti i objektivnosti. Dakle, svako ko se usudi da drugačije misli biva proglašen nenormalnim. Zahvaljujem. Zahvaljujem, kolega Markoviću. Izvolite. Poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovana predsedavajuća, na samom početku želim puno sreće u radu ovom plenumu u novoj kalendarskoj godini i nadam se da je barem neko od nas ove praznične dane proveo u miru i dostojanstvu. Građani Sandžaka, a kako čujem i još nekih delova Srbije, prethodne dane nisu proveli niti u miru a ni u dostojanstvu, već u totalnom mraku. Dame i gospodo, na samom početku želim da vas upoznam sa situacijom u Opštini Tutin, gde je u periodu od 24. do 28. decembra 2020. godine došlo do prekida električnom energijom celokupnom seoskom području ove opštine. Zatim, u periodu od 26. do 30. decembra čak 40% seoskog područja bilo je isključeno. Pojedina sela su čak i po 20 dana bila bez električne energije. U ovom periodu neredovno bilo je i snabdevanje u gradskom području. Ja moram spomenuti i to da je prilikom uključivanja dalekovoda došlo do velikih kvarova i ogromne materijalne štete u mnogim domaćinstvima, pogotovo kada su u pitanju štete na kotlovima za grejanje usled niskog napona. Ja smatram da je neophodno pronaći adekvatan način i nadoknaditi štetu ovim građanima. Kod mnogih domaćinstava je, takođe, došlo i, usled prekida električne energije, do prekida vodosnabdevanjem, jer se pumpe za vodu pokreću na električnu energiju. Krivci i razlog za ovo katastrofalno stanje u 21. veku odgovorna lica u elektrodistribuciji nalaze u snegu i snežnim padavinama. Očigledno je da se nisu nadali snegu u decembru i zimi na Pešteru, pa je usled tih manjih padavina došlo do zakazivanja sistema električne mreže. Dakle, pripremanje održavanja elektromreže ove godine je očigledno izostalo. Izuzetno loša elektromreža onemogućava građane ove opštine da u 21. veku imaju osnovne uslove za život. Kao predstavnik građana sa teritorije ove opštine imam obavezu da pozovem sve relevantne faktore da se uključe u rešavanje ovog problema, a pogotovu Ministarstvo energetike, obzirom da je došlo do ugrožavanja jednog od osnovnih ciljeva energetske politike Republike Srbije. Mislim da je totalni apsurd govoriti o energetskoj stabilnosti dok pojedini delovi ove zemlje grcaju u mraku. Stoga ja postavljam pitanje gospođi Mihajlović, ministru energetike – na koji način će ona pokušati da reši problem snabdevanja električnom energijom ovog područja, jer mi ne smemo dozvoliti da sneg i padavine utiču, odnosno dovode do prekida snabdevanja električnom energijom. Očekujem od vas da u najkraćem roku pošaljete stručne ljude na ovo područje i što pre rešite ovo pitanje koje je od egzistencijskog značaja. Privremenim merama neophodno je rešiti urgentno ovo pitanje i omogućiti građanima ove opštine da se što pre vrate svojim svakodnevnim obavezama, a smatram da ne treba ni bežati od rekonstrukcije elektromreže koja se nameće kao trajno rešenje za ovaj problem. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Izvolite. Poštovana potpredsednice Skupštine, uvažene koleginice i kolege, ja upućujem pitanje Vladi Republike Srbije. Najpre bih se osvrnula na inicijativu ministra prosvete gospodina Branka Ružića, koji je predložio da se privatnim preduzećima koja organizuju veliki broj vannastavnih aktivnosti za decu, sportskog, zabavnog, pa i edukativnog karaktera, oduzme mogućnost da se nazivaju školama. To je potrebno napraviti jasnu razliku, jer su škole, pre svega, institucije. To su ustanove u kojima se stvara visokoformalizovana, a opet osobena školska kultura i one su jedan od ključnih faktora za socijalizaciju pojedinca. Sa velikom opreznošću bi trebalo koristiti termin škola. S druge strane, ne želimo da nas aktuelni slučaj škole glume obeshrabri, jer ima mnogo preduzeća koja pružaju deci kvalitetne sadržaje u okviru vannastavnih aktivnosti i u kojima radi visokokvalifikovani kadar. Ministar je takođe govorio i o edukacijama za prepoznavanje neprikladnih i nedozvoljenih oblika ponašanja. Poslanici Jedinstvene Srbije će podržati svaku platformu koja ima za cilj prevenciju, edukaciju maloletnika o pitanjima koja podrazumevaju njihovu punu zaštitu, zaštitu tela i ličnog dostojanstva. Moja pitanja su sledeća - da li će se u budućnosti više proveravati način osnivanja, utvrđivanja delatnosti preduzeća koja organizuju dečije vannastavne aktivnosti i profitiraju od toga, naravno i ključno pitanje je pitanje kontrole? Kako će se u budućnosti rad tih preduzeća kontrolisati, koji će se mehanizmi koristiti i da li će se o tome uopšte razgovarati u skorije vreme? Ministar je rekao da je to interresorno pitanje. Takođe, ne možemo da ignorišemo i nasilje koje postoji u svim vaspitno-obrazovnim ustanovama, pa želim da pitam da li će se i tu pojačati kontrola. Pitanje bezbednosti dece jedno je od prioriteta delovanja Jedinstvene Srbije. Kada kažem bezbednost, ne mislim samo na fizičku bezbednost, već na sam osećaj sigurnosti i zato je možda prikladnije da koristimo i tu reč. Zadatak svih nas je da nastojimo da ovo društvo učinimo što sigurnijim za svakog pojedinca, a pre svega za naše najmlađe sugrađane. Hvala. Reč ima narodna poslanica Rozalija Ekres. Izvolite. Poštovana predsedavajuća, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, ispred grupe SVM želim da uputim i jedno pitanje i da predočim jedan problem Ministarstvu finansija. Pitanje je vezano za produženje roka za uvođenje rodno odgovornog budžetiranja do 2024. godine. Rodno budžetiranje je delimično nova praksa u Srbiji, ali i u svetu. Pre nekoliko godina smo započeli sa postepenim uvođenjem rodnih principa u budžetski proces. Zvanično od 2015. godine. Slobodno možemo reći da idemo gotovo u korak sa zemljama koje su vodeće u ovoj oblasti. Podršku uvođenju ovog procesa u Srbiji na republičkom i na pokrajinskom nivou pružala je Agencija UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, a na nivou lokalnih samouprava Stalna konferencija gradova i opština, kao i Zavod za ravnopravnost polova. Uprkos solidnim rezultatima, nažalost, još uvek postoji nerazumevanje rodnih principa, a verovatno iz tog razloga proističe i izvestan otpor u primeni. Moje pitanje je – da li će se do roka koji je predložen izmenom i dopunom Zakona o budžetskom sistemu raditi rodne analize? Da li postoji ideja, plan ili metod po kom će se raditi? Kakva je situacija sa rodnim statistikama i da li bi unapređenje tih podataka pomoglo kvalitetnijem vođenju ovog procesa imajući u vidu da nam je za smisleno rodno budžetiranje pre svega potrebna rodna analiza? Problem na koji želim skrenem pažnju tiče se materije koju uređuje Zakon o budžetskom sistemu. Radi se o planiranju kapitalnih ulaganja u slučajevima kada se iz republičkog ili pokrajinskog budžeta transferišu sredstva za kapitalna ulaganja nosiocima investicija, uglavnom jedinicama lokalnih samouprava. Iako se radi o kapitalnim ulaganjima, transfer, kao rashod Klase 4, u smislu ekonomske klasifikacije nije moguće iskazati u trogodišnjem budžetu. U tom smislu ideja da se podrži investicija lokalne samouprave putem transfera mora se ili u celini za višegodišnje potrebe planirati godišnjim budžetom, čime se vrši zarobljavanje sredstava za koje je izvesno da neće u gotovinskom smislu biti utrošena u toj godini, ili se planirati u godišnjem iznosu sufinansiranja, čime lokalna samouprava ukoliko se oslanja na izvor drugih nivoa vlasti ima neizvesnost u smislu daljeg obezbeđivanja izvora finansiranja. Smatramo da je mogućnost rešenja izmena Zakona o budžetskom sistemu, odredbe člana 54. o preuzimanju obaveza, u smislu definisanja trogodišnjeg iskazivanja u kapitalnom delu budžeta, osim kapitalnih izdataka Klase 5 i rashoda kapitalnog karaktera Klase 4 koji su namenjeni za investiciona ulaganja. Rezultat ovakvog normiranja bilo bi, s jedne strane, predvidljivije planiranje u budžetima, s druge strane raspoređivanje tereta cele investicije na više budžetskih ciklusa. Naravno, treba imati u vidu i činjenicu da je višegodišnje planiranje preuzimanje obaveza za više godina unapred, te u tom smislu treba razmotriti i potrebu utvrđivanja granica kao npr, kod zaduživanja. Hvala. Zahvaljujem, koleginice. Izvolite. Poštovana predsedavajuća, koleginice i kolege narodni poslanici, prethodnih dana usled snežnih padavina u Zlatiborskom okrugu suočavamo se sa problemima učestalog nestanka električne energije. Kao što smo imali priliku da čujemo i od prethodnih govornika, to se dešava i u drugim delovima Srbije. Međutim, građani dela teritorije opštine Priboj, posebno oni u pograničnim delovima gde gravitira veliki broj stanovnika ove opštine, suočeni su ne samo prethodnih dana, suočeni su ne samo prethodnih meseci, već čitav niz prethodnih godina sa problemom neurednog i neredovnog snabdevanja električne energije. U ovoj teritoriji, odnosno na ovim delovima teritorije opštine Priboj dolazi do čestih kvarova na elektro mrežama, čestih havarija, ali i različitih vrsta problema u elektro snabdevanju. Posebno naglašavam da su ovo područja gde živi veliki broj građana i da ovo područje pokriva više od dve trećine teritorije opštine Priboj, a posebno u nekoliko mesnih zajednica i to mesnoj zajednici Krajčinovići, mesnoj zajednici Zabrnjica, Sastavci, Bučje i Strmac. Na taj način život ovim građanima je izuzetno otežan, zbog čestog, posebno sada u ovim mesecima učestalih nestanaka električne energije. Problemi snabdevanja električnom energijom u uslovima savremenog života, u uslovima 21. veka onemogućavaju svakodnevan, normalan život, posebno imajući u vidu da smo prilikom pandemije korona virusa bili onemogućeni, odnosno učenici u ovim seoskim školama da prate nastavu, a radno aktivno stanovništvo da se uključi u mogućnost rada od kuće. Da ne govorim posebno o korišćenju bilo kakvih telekomunikacionih usluga koje su onemogućene usled nedostatka električne energije, a koje se dešava izuzetno često. Takođe, ukazujem na to da je ovo izrazito poljoprivredni kraj, da na ovom području postoji veliki broj zasada različitih poljoprivrednih kultura, gde preovlađuju zasadi maline, da se na ovom području nalazi znatan broj hladnjača u pribojskom kraju i da usled svakog prekida električne energije dolazi do ogromnog gubitka koji je nenadoknadiv, ali govorim i o tome da se ovo dešava i u letnjim mesecima kada nema apsolutno nikakvih vremenskih neprilika i nepogoda, što ćete priznati jeste zaista otežavajuće za funkcionisanje ovog poljoprivrednog kraja.

Postavljam pitanje Ministarstvu rudarstva i energetike – na koji način ćemo pokušati da rešimo i rešiti ovaj problem da bismo olakšali život građanima ovih mesnih zajednica i na taj način omogućili opstanak ovih pribojskih sela da bi pod ovakvim okolnostima koje su sada zaista njihov opstanak bio izuzetno ugrožen? Zahvaljujem. Pošto nema više prijavljenih, nastavljamo sa radom i prelazimo na zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka 9, 10. i 11. dnevnog reda. Saglasno članovima 90. stav 1. i 239. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani sednici da prisustvuju: Marko Janković, predsednik Komisije za hartije od vrednosti, Dragan Kovačević, predsednik Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Dragan Pejović, direktor Agencije, dr Vladimir Krstić, član Upravnog odbora Agencije, Dragoljub Stefanović, tehnički direktor Agencije, Ljiljana Jakovljević, direktor Sektora za analizu tržišta i ekonomske poslove Agencije, Miodrag Ivković, direktor sektora za elektronske komunikacije Agencije, i Biljana Agovska, rukovodilac Službe za finansijsko poslovanje Komisije za hartije od vrednosti. Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinili, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika. Saglasno čl. 192. stav 3. i 238. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu, Izveštaju o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2019. godinu sa Predlogom zaključka Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SPS. Da li predstavnici predlagača žele reč?

Izvolite. Poštovana gospodo narodni poslanici, vrlo kratko ću vam predstaviti rad Agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge u 2019. godini. Poslovi su se obavljali u cilju očuvanja konkurentnog tržišta, poboljšanja uslova za rad operatera na tržištu telekomunikacija i poštanskih usluga što je dovelo do poboljšanja usluga i obezbeđenja većeg stepena zaštite krajnjih korisnika, kao i na unapređenju informacione bezbednosti u Republici Srbiji. Sada ću vam dati nekoliko statističkih podataka koji govore o vrsti i obimu poslovanja koji se obavlja u Agenciji, da bi zatim dao i neke informacije o ekonomskim pokazateljima na tržištu telekomunikacija i poštanskih usluga i same Agencije. U 2019. godini izdato je ukupno 12.419 pojedinačnih dozvola za radio frekvenciji i oduzeto je 4.455. Dato je šest privremenih dozvola za korišćenje radio programa u digitalnom formatu. Tokom 2019. godine formirano je 1.042 nova predmeta u vezi sa prigovorima korisnika, od kojih su 423 rešena pozitivno u korist korisnika. Izdato je 450 potvrda o usaglašenosti radio opreme, doneto 40 rešenja o dodeli ili oduzimanju numeracije i izdata je jedna nova dozvola za obavljanje poštanskih usluga. U delu poslova koji se odnosi na koordinaciju korišćenja radio-frekventnog spektra, sa administracijom susednih zemalja odgovoreno je na 16 zahteva za koordinaciju gde je analizirano 365 radio veza, a mi smo poslali tri zahteva za koordinaciju sa 91 radio vezom. U toku 2019. godine potpisani su tehnički Sporazumi za koordinaciju frekvencije sa administracijom BiH, Republike Severne Makedonije i Crne Gore čime je poboljšana iskorišćenost frekventnog spektra za mobilne operatere u graničnim područjima. U okviru poslova unapređenja infrastrukture sistema za monitoring spektra izgrađeno je 16 novih lokacija za daljinski upravljanih kontrolno-mernih stanica, a na nastavljane su aktivnosti na proširenju mreže senzora preko kojih se obavlja kontinuirano praćenje nivoa elektromagnetnog zračenja. Ovde moram da kažem, društveno odgovorno ponašanje Agencije se pre svega vidi u tome što smo senzore postavili na najosetljivije tačke - vrtiće, škole, studentske domove. Na kraju 2019. godine pokrili smo 11 gradova sa 26 senzora, a mogu da vam kažem da smo u prošloj godini imali 33 pokrivena grada i 74 senzora. U toku 2019. godine, treću godinu za redom, obavljeno je uporedno merenje i analiza parametara kvaliteta usluga mobilnih mreža. Na tom poslu vršene su analize performansi mobilnih mreža za govornu uslugu i za prenos podataka.

U ovim sve tri mreže obuhvaćene su ispitivanjem i u svim tehnologijama 2G, 3G i 4G. Kad smo 2017. godine počeli sa ovim, prosečan broj poena operatora je bio 55,4. U 2019. godini on je 77, a u prošloj godini je bio 81. Očigledno je da je ova naša aktivnost, ova uporedna analiza doprinela tome da su se mobilni operateri jako potrudili da poprave svoj kvalitet i svoje performanse, što se vidi iz podataka koje je dalo merenje. U 2019. godini RATEL je nastavio da doprinosi unapređenju prevencije i zaštite bezbednosti IKT sistema. Nacionalni CERT koji prima i obrađuje incidente prijavljene na teritoriji Republike Srbije sa naše strane i sa međunarodne, konstatovano je da je bilo 152 incidenta u IKT sistemima. Što se tiče međunarodne saradnje, oblast kojom se mi bavimo ne poznaje granice. Dakle, ni u elektronskim komunikacijama, ni u poštanskom saobraćaju tako da je ova aktivnost uvek vrlo intenzivna. Jedan sa rumunskim regulatorom ANKOM i jedan sa turskim regulatorom ICTA. RATEL je nastavio sa učešćem u radu telA evropskih regulatora za elektronske komunikacije „Berek“ Bili smo domaćini dva velika skupa, Evropskog komiteta za poštansku regulativu CERP, koji se održao od 20. do 22 marta u Beogradu sa 60 učesnika iz 25 evropskih zemalja i 29. sastanka Evropske radne grupe za sajber bezbednost. Što se tiče finansijskih pokazatelja na tržištu telekomunikacija, odnosno elektronskih komunikacija, ukupan prihod koji je ostvaren na ovom tržištu iznosio je u 2019. godini 206 milijardi dinara, što je oko 4% više u odnosu na prethodnu godinu.

Što se tuče udela i strukture ovih prihoda, mobilne mreže su uzele 59,4% Fiksni, širokopojasni pristup internetu je uzeo 12,8% Fiksna mreža je uzela 12,7%, a distribucija medijskih sadržaja 12,1% Ukupne investicije u sektoru elektronskih komunikacija u 2019. godini su iznosile 84,2 milijarde dinara, što je skoro duplo više nego u prethodnoj godini. U strukturi prihoda izdvajaju se ulaganja u distribuciju medijskih sadržaja koja su iznosila 41 milijardu dinara, skoro 50% prihoda. Investicije u mobilnu telefoniju su bile 25,5 milijardi dinara i to je oko 30% ukupnog učešća. Što se tiče poštanskih usluga, na tržištu poštanskih usluga poslovalo je 59 poštanskih operatora i oni su ostvarili 309 miliona poštanskih usluga, što je oko 124 usluge po domaćinstvu. Univerzalna poštanska usluga nosi 87,4% po obimu, a 42% u prihodima, dok komercijalne usluge nose 12,6% u obimu i 58% u prihodima. Trenutna stopa rasta komercijalnih usluga je značajna, iznosi 13% i očigledno se dešava rast usluga koje su posledica pošiljaka na osnovu daljinske trgovine. Ovo je naročito izraženo i u 2020. godini, s obzirom na pandemiju koju smo imali. Na kraju, samo nekoliko podataka o poslovanju Agencije. Agencija je ostvarila ukupan prihod u 2019. godini u iznosu od dve milijarde 14 miliona 147 hiljada i 175 dinara, a rashodi su bili 926 miliona 523 hiljade 118 dinara.

Svi ovi podaci govore o uspešnom poslovanju Agencije i mi ćemo se truditi da tako i nastavimo. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima Marko Janković, predsednik Komisije za HOV. Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, prvo da izrazim svoje veliko zadovoljstvo što se ponovo nalazimo u sali Narodne skupštine, što imamo priliku da pričamo o poslovanju Komisije za HOV. Kao što i sami znate, u prethodnom periodu smo imali više prilika da diskutujemo na tu temu i mislim da svaka diskusija koju vodimo doprinosi daljem razvoju ne samo Komisije, nego i samog tržišta kapitala koje reguliše Komisija za HOV. Daću vam neke najosnovnije podatke o delatnosti Komisije za HOV kako bih, pre svega, dočarao važnost Komisije za regulatorni okvir tržišta kapitala u Republici Srbiji, a onda ćemo proći malo i kroz ove faktografske podatke vezane za sam finansijski plan Komisije za ovu godinu. Ono što je izuzetno bitno jeste da Komisija odgovara za poslove iz svoje nadležnosti Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ovlašćenja Komisije su definisana čitavim nizom zakona, pre svega jednim krovnim zakonom, tj. Zakonom o tržištu kapitala i Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava. Takođe, Komisija svoje nadležnosti crpi i iz Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, Zakonom o alternativnim investicionim fondovima, zatim Zakonom o reviziji, Zakonom o robnim berzama, Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i najnovijim zakonom koji je nedavno usvojen u Narodnoj skupštini, Zakonom o digitalnoj imovini. Kao što sami vidite, prostim nabrajanjem propisa koji definišu rad Komisije za hartije od vrednosti dolazimo do važnosti same institucije za taj pravni okvir Republike Srbije i mi se trudimo da poboljšavanjem kvaliteta svog rada doprinesemo daljem razvoju tržišta kapitala i mislim da će ova godina biti jedna od ključnih za pravljenje, ja bih rekao, odsutnih koraka ka revitalizaciji i daljem razvoju samog tržišta kapitala. Ono što nas očekuje u već narednim mesecima jeste donošenje podzakonskih akata vezano za Zakon o digitalnoj imovini. Očekuje nas, nadam se, prva registracija, odnosno prvo licenciranje alternativnih investicionih fondova. Kao što znate, taj zakon je usvojen 2019. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ono čemu se iskreno nadamo i na čemu intenzivno radimo sa našim kolegama iz drugih institucija, pre svega iz Ministarstva finansija, NBS, Beogradske berze i Centralnog registra hartija od vrednosti jeste da kreiramo jednu strategiju razvoja tržišta kapitala u Republici Srbiji i ja se iskreno nadam da ćemo u jednom relativno kratkom vremenskom periodu, a svakako u toku ove godine imati izrađenu strategiju. Ono što nas očekuje u skladu sa našim obavezama koje smo preuzeli na putu pridruživanja EU jeste izrada i novog zakona o tržištu kapitala kao jednog krovnog zakona koji definiše funkcionisanje Komisije za hartije od vrednosti, njen status i, ajde da kažemo, detalje, vezano za funkcionisanje samog tržišta. Naša obaveza je da taj zakon usvojimo, odnosno da novi zakon usklađen sa evropskom regulativom i nekih desetak evropskih direktiva usvojimo do trećeg kvartala ove godine. Mogu sa, kako bih rekao, velikom radošću da kažem da će rad na tom zakonu biti izuzetno težak, ali sam prilično siguran da će krajnji rezultat dovesti do toga da se tržište kapitala u Republici Srbiji oporavi i da zauzme ono mesto koje zaslužuje u kontekstu finansiranja kompanija koje žele da pronađu alternativu bankarskom kreditu. Ono što je sigurno jeste da smo kroz nekoliko zakona koje smo doneli u prethodnom periodu pre svega malim i srednjim preduzećima otvorili put ka pristupu izvorima finansiranja koji im nisu bili dostupni do sada i nadamo se da će rezultati svih tih aktivnosti dovesti do toga da društveni proizvod u Republici Srbiji dostigne one stope rasta koje su projektovane za ovu i naredne godine. Ono što je sigurno jeste da naš posao nije završen. Očekujemo i neke nove inovativne zakone. Ono na čemu ćemo svakako i mi kao institucija insistirati u narednom periodu jeste donošenje zakona o krautfandingu, da pokušamo da još jedan alternativni način finansiranja, pre svega start ap kompanija, pre svega inovativnih kompanija u IT sektoru omogućimo na jedan, ajde da kažemo, inovativan način, odnosno na način koji negde Evropa već prepoznaje. Kažem, to je takođe jedno od zakonskih rešenja na kojem očekujemo da ćemo raditi u toku 2021. godine. Daću vam sada samo nekoliko ključnih podataka vezano za finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za ovu godinu. Komisija je planirala ukupne prihode na nivou od 127,2 miliona dinara. Najveći deo tih prihoda su prihodi koje Komisija naplaćuje u skladu sa svojim Pravilnikom o tarifi, u nekom iznosu od 124,6 miliona dinara i veći su za nekih 6,97% u odnosu na planirane prihode u 2020. godini. Kao što sam malo pre napomenuo, Komisija je u prethodnoj godini dobila čitav niz novih nadležnosti, od nadležnosti u skladu sa Zakonom o reviziji do novih nadležnosti, kao što sam pomenuo, koje su dodeljene Komisiji u skladu sa Zakonom o digitalnoj imovini. Sve to će imati pozitivne posledice po prihode Komisije u ovoj godini. Dakle, dominantan deo tih prihoda ostvaruje naš sektor za hartije vrednost i Registar javnih društava, pre svega po osnovu odobrenja ponuda za preuzimanje akcionarskih društava, odnosno po osnovu odobravanja objavljivanja prospekata za javnu ponudu hartija od vrednosti. Ono što bih, takođe, želeo da napomenem jeste da smo u prethodnoj godini imali više emisija korporativnih obveznica preduzeća u Republici Srbiji koji su iskoristili priliku koja im je data prvo Uredbom Vlade Republike Srbije za vreme trajanja vanrednog stanja, a nakon toga izmenom Zakona o tržištu kapitala kojom je pojednostavljena procedura emitovanja korporativnih obveznica. Opšta ideja prilikom tih izmena je bila da samu proceduru koja je zakonom propisana za njihovu emisiju pojednostavimo i da država prosto na jedan celovit način da podršku tim kompanijama da se kroz korišćenje instrumenata tržišta kapitala dalje razvijaju i da finansiraju svoje buduće poslovne aktivnosti. Sa druge strane imamo i rashode Komisije za hartije od vrednosti. Oni su izgrađeni u skladu sa smernicama uputstva za pripremu budžeta Republike Srbije za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu. Ono što mi redovno radimo jeste da posmatramo i naše prihode i troškove u poslednje tri godine i da na osnovu tih prihoda i troškova projektujemo naša predviđanja za naredne godine. To smo učinili i ovoga puta. Uzeli smo u obzir prihode i troškove za period od 2018. godine do 2020. godine. Mogu slobodno da kažem da su troškovi planirani na nivou koji je neophodan da se pokriju najosnovniji troškovi same Komisije. Oni su planirani na nivou od 125,5 miliona dinara i viši su za nekih 6,83% u odnosu na planirane rashode u odnosu na 2020. godinu. Ono što je činjenica jeste da troškovi zarada čine nekih 72% Komisije za hartije od vrednosti i ukupno su na nekom nivou od 90 miliona dinara. Ono što moram da napomenem jeste da je Komisija u prethodnom periodu ojačala svoje kadrovske sposobnosti ne samo usled donošenja novih zakona, nego i usled potrebe da dalje inoviramo i podižemo kvalitet svog rada. Ono što mogu slobodno da kažem jeste da smo preuzeli ljude koji se bave kontrolom kvaliteta rada revizorskih kuća iz Komore ovlašćenih revizora. To se desilo u martu prethodne godine i sve to je uticalo prosto na povećanje troškove koje Komisija ima po tom osnovu. Komisija trenutno ima 44 zaposlenih. To uključuje i predsednika i četiri člana Komisije i mislim da je to jedan optimalan broj zaposlenih u ovom trenutku za sve one izazove koji Komisiju čekaju kako u ovoj tako i u narednim godinama, a prilično sam siguran da će sa prosto dobijanjem nekih novih nadležnosti u narednom periodu sa ovim zakonskim rešenjima koje sam pomenuo u prethodnom izlaganju ova Komisija imati prosto potrebu da i dodatno ojača svoje ljudske potencijale. Kratko ću se osvrnuti i na neke ostale manje troškove koji možda mogu da budu zanimljivi vama u vašim razmatranjima. Recimo, troškovi službenih putovanja su planirani na nekom nivou od milion i po dinara. Mogu da kažem da je vrlo malo verovatno obzirom na stanje sa pandemijom korona virusa da će ti troškovi biti realizovani u ovoj godini. Troškovi reprezentacije su na simboličnom nivou od 0,4 miliona dinara. To su sve troškovi koji su planirani kaka bi se, opet kažem, pokrile neke najosnovnije aktivnosti Komisije. Prosto kao jedan zaključak reći ću prosto da su tekući troškovi u potpunosti pokriveni iz sopstvenih prihoda Komisije i ono što ćemo imati kao jednu dodatnu aktivnost jeste nabavka osnovnih sredstava Komisije koja je planirana na nekom nivou od 3,3 miliona dinara koju ćemo takođe u potpunosti pokriti iz sopstvenih prihoda Komisije. Još jednom želim da vam se zahvalim na saradnji u prethodnom periodu. Nadam se da ćete podržati naš finansijski plan za ovu godinu i unapred se radujem našoj daljoj saradnji u toku ove godine, a kao što sam malopre napomenuo siguran sam da će biti više prilika da se vidimo u plenarnim zasedanjima Narodne skupštine Republike Srbije. Hvala. Zahvaljujem. Za reč se javila Katarina Rakić, predsednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu. Izvolite. Zahvaljujem se predsedavajuća. Dame i gospodo narodni poslanici, kao što ste već čuli danas se na dnevnom redu nalazi Izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije, poštanske usluge ili skraćeno RATEL, sa predlogom zaključka nadležnog odbora, odnosno Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, da se ovaj izveštaj prihvati. Postupak koji je ovaj izveštaj doneo na današnji dnevni red, jasno je definisan Poslovnikom o radu Narodne skupštine i to članom 237. koji detaljnije opisuje postupak za nadzor nad radom državnih institucija, agencija i drugih tela. Takođe, želim da vas podsetim na to da je RATEL osnovan Zakonom o elektronskim komunikacijama kao samostalna organizacija sa svojstvom pravnog lica koje vrši javna ovlašćenja u skladu sa zakonom po kom je osnovana, i to u oblasti elektronske komunikacije i poštanskih usluga, takođe u skladu sa zakonom koji definišu ove dve oblasti. Što se tiče samog postupka na koji je današnji izveštaj došao na dnevni red, to izgleda ovako. Regulatorna agencija podnosi izveštaj Narodnoj skupštini, odnosno predsedniku Narodne skupštine, predsednik Narodne skupštine dostavlja izveštaj narodnim poslanicima, odnosno nadležnom odboru, u ovom slučaju to je Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, koji je mene danas i ovlastio da ovaj izveštaj tako reći, branim pred Narodnom skupštinom. Na takav način, mi smo 15. decembra 2020. godine, razmotrili ovaj izveštaj, detaljno ga razmotrili i doneli pozitivan zaključak, odnosno predlog pozitivnog zaključka da danas ovakav jedan izveštaj, izveštaj o radu za 2019. godinu i usvojimo. Kao što ste čuli u uvodnom izlaganju od gospodina koji je predsednik upravnog odbora RATEL-a, RATEL je u toku 2019. godine, zaista imao dobre rezultate, i ja zaista pozdravljam to, obzirom da je to jedan od osnovnih ciljeva i Vlade Republike Srbije na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, i jeste što veća digitalizacija i prelazak na što veći broj digitalnih usluga, a svakako što boljim i većim prihodom od elektronskih komunikacija, možemo i da ulažemo u dalju digitalizaciju i u elektronske medije. Kao što sam već navela gospoda iz RATEL-a su detaljno obrazložila ova izveštaj, a ponoviću samo par detalja koje je Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije i doneo jedan, odnosno predložio parlamentu jedan ovakav zaključak, odnosno zaključak da se usvoji izveštaj o radu RATEL-a za 2019. godinu. Inače, što se tiče najznačajnijih detalja iz ovog izveštaja to su da su sve aktivnosti RATEL-a, u 2019. godini zaista bile usmerene na očuvanje konkurentnosti tržišta. Ovo je jedan od ciljeva zašto je ova agencija i osnovana. Zatim, na poboljšanju kvaliteta pruženih usluga, kao i poboljšanju uslova za rad operatora na tržištu elektronskih komunikacija i poštanskih usluga. Zatim, ono što je jako bitno, na obezbeđivanju većeg stepena zaštite krajnjih korisnika. Znači, brinuli su i o građaninu, onaj koji je poslednji u nizu u celom onom lancu i naravno, ono što je izuzetno i meni posebno jako bitno, brinuli su o povećanju informacione bezbednosti u Republici Srbiji. Takođe, ću se osvrnuti, odnosno, ponoviti ono što je već rečeno, a to su prihodi koji su ostvareni i na tržištu elektronskih komunikacija i na tržištu poštanskih usluga. Kao što smo već čuli ova tržišta imali su značajan porast u odnosu na 2018. godinu, što se tiče prihoda ostvarenih od elektronskih komunikacija, tokom 2019. godine taj prihod je iznosio 206 milijardi dinara, i on je veći od prihoda u 2018. godini, a to govori u prilog tome da je ovaj prihod uzeo udeo u BDP od 3,8%, što zaista smatram da je veliki udeo. Ovaj udeo je pre svega, ostvaren iz oblasti mobilne telefonije, zatim, širokopojasnog pristupa internetu, kao i od distribucije medijskog saobraćaja. Ono što je takođe bitno jeste da je upravo od ovih prihoda kao što sam već na početku i rekla, investicije su vraćene praktično u elektronske komunikacije i taj iznos u 2019. godini iznosio je čak 84 milijarde dinara, što je duplo više od iznosa koji je za ovu istu svrhu uložen u 2018. godini. Takođe ću se osvrnuti i na izveštaj koji se tiče poštanskih usluga. Što se tiče 2019. godine u Srbiji je poslovalo čak 59 poštanskih operatora i oni su ostvarili 309 miliona poštanskih usluga, što u prilogu znači da je u 2019. godini promet od poštanskih usluga ostvaren 21 milijardu dinara i to najviše zahvaljujući porastom daljinske trgovine. Moram da kažem da jedva čekam izveštaj za 2020. godinu, jer smatram da će ova agencija ovde beležiti onako jedan porast neočekivan u odnosu na sve ostale privredne grane, obzirom na pandemiju korona virusa, verujem da je u toku 2020. godine veći broj ljudi prešao upravo na ovo gde ste vi beležili rast u 2019. godini. Ne bih više opširnije govorila, samo se nadam da će svi ovi dobri rezultati biti dobar podstrek da Agencija za regulatorne komunikacije i poštanske usluge dalje i u budućnosti što bolje raditi, a vas molim, odnosno vas pozivam da u danu za glasanje podržite zaključak Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu koje daje pozitivno mišljenje na izveštaj o radu RATEL-a za 2019 godinu. Zahvaljujem. Reč ima narodna poslanica dr Aleksandra Tomić, predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Izvolite. Uvažena predsedavajuća, poštovani predstavnici Komisije hartija od vrednosti, RATEL-a i poštovane kolege poslanici, danas na dnevnom redu govorimo o finansijskom planu za ovu godinu Komisije za hartije od vrednosti, nakon tri tačke koje smo krajem prošle godine usvojili i dosta toga čuli kako radi ova institucija koja je u nadležnosti rada Skupštine Srbije i Odbora za finansije. Ono što je dobro, što vidimo da zaista Skupština donosi nove zakone i tim novim zakonima mnoge nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti dobija i to je ono zbog čega i ovaj finansijski plan za 2021. godinu nismo mogli da stavimo u paket kada smo razmatrali kraj godine prošle, zato što u međuvremenu smo imali mnoga zakonska rešenja koja su prvo trebala da stupe na snagu, kao što je Zakon o digitalnoj imovini, da bi jednostavno te nove nadležnosti ušle u ovaj plan. Ta priprema u stvari nekih drugih zakonskih rešenja je pokazatelj da zaista Skupština na predlog Vlade Republike Srbije donosi određena inovativna rešenja, prave određene velike iskorake, pogotovo kada je u pitanju digitalizacija Srbije i ekonomski rast i razvoj u najteža vremena, kada je u pitanju pandemija Kovida 19. To je ono što nama daje taj optimizam da po rezultatima koje Srbija postiže kada pogledate i tu stopu BDP, kada govorimo o tom padu koji je najmanji za sve zemlje u regionu i kada pogledate i ove najrazvijenije zemlje EU i kada pogledate nivo investicija koji je prošle godine završen sa 2,9 milijardi evra, a bio je projektovan na 2,3 milijarde, u stvari pokazuje jednu zaista dobru i političku stabilnost i ekonomsku stabilnost Republike Srbije, ali pokazuje zainteresovanost svih investitora da dođu ovde u Srbiju i da ulažu u najtežim vremenima. Kada pogledate, svetska ekonomija pa i ekonomija EU i regiona se potpuno menja. Slika o tome ko je jak, a ko je slab i kako ćemo izaći iz ove pandemije negde je jako teško predvidiva, ali ono što vidimo mi prema našim rezultatima to je onaj put koji je Vlada Republike Srbije na čelu sa predsednikom države zacrtala, a to je očuvanje života građana Srbije i očuvanje ekonomije. Pronalaženje tog puta, tog balansa između mera i one koje se odnose na zdravstvene ljude koji jednostavno, ne samo Krizni štab, nego lekare koji jednostavno nam pokazuju kojim putem treba ići kada je u pitanju pandemija i onaj put koji jednostavno ona diktira kada je u pitanju donošenje ekonomskih mera i paketa za podršku da lakše preživimo ovaj period, pokazuje da smo na dobrom putu. I taj dobar put u stvari je i predlog budžeta za ovu godinu kojim smo planirali smanjenje tog deficita, koji je u prošloj godini bio 8,8% i to smo ustanovili na kraju godine kod rebalansa, ali ga svodimo na 3% i taj rast koji projektujemo, visoke stope rasta za 6% u stvari pokazuje da i ove institucije koje nisu direktni budžetski korisnici, nego koji su u nadležnosti rada Skupštine i koji se brinu o tržištu kapitala kao što je Komisija za hartije od vrednosti, zaista dobro rade taj posao zajedno sa Vladom Srbije, zajedno sa Ministarstvom finansija i zajedno sa Narodnom bankom Srbije. Znači, taj konsenzus između institucija koji drže ekonomski sistem Srbije je zaista sveobuhvatan i konstantan i zbog toga imamo dobre rezultate. Ne postoji tu neka disfunkcija ili neki sukob između nadležnosti, nego jednostavno svi su na jednom zajedničkom putu da nama i kao građanima Srbije bude lakše, ali da država jednostavno da nema problema sa javnim finansijama. Zato što finansijski plan za 2021. godinu Komisija za hartije od vrednosti je koncipiran upravo tako što se u saradnji sa Ministarstvom finansija predvidelo da očito ono što je do sada Komisija radila i finansirala se iz određenih naknada i tarifa je postajao sve manji i manji i da jednostavno tim novim predlozima zakona kojim su im date određene nadležnosti, kao što su zakoni o robnim rezervama, kao što je Zakon o otvorenim i investicionim fondovima, o alternativnim fondovima, kao što je Zakon o reviziji, ta kontrolna uloga i na kraju imamo Zakon o digitalnoj imovini, u stvari je način da ova Komisija prihoduje na određeni način da može da pokrije svoje troškove. Na osnovu zakona, znači člana 260. stav 5. Zakona o tržištu kapitala stav 1. pokazuje u stvari da ova Komisija je dužna i na osnovu Poslovnika o radu Skupštine Odboru za finansije podnosi do 30. novembra predlog finansijskog plana za sledeću godinu i samim tim ovim članom 259. koji je definisao naknade na osnovu kojih se finansiraju, imali smo prilike na Odboru 28. decembra, uprvo zbog ovih čekanja da se usvoje nova zakonska rešenja koja su se odnosila na Zakon o digitalnoj imovini i nove nadležnosti smo usvojili krajem godine, znači plan za ovu godinu. Kao što vidite, ako uporedite prošlu godinu, 2020. godinu kada su ukupni prihodi Komisije za hartije od vrednosti bili 118 miliona 895 hiljada, a rashodi 117. 441 hiljada, gde je višak tih prihoda bio milion i 454 hiljade, pokazalo se da u ovoj godini plan za 2021. godinu će biti znatno veći. To je u stvari pokazatelj da ova Skupština radi dobar posao, usvaja zaista dobre zakone koji su u interesu toga da institucije koje su u nadležnosti Skupštine jednostavno mogu da funkcionišu na određeni način, mogu da vrše svoju funkciju, ne samo izvršnu u smislu kada su u pitanju zakoni koje realizuje Vlada Republike Srbije, već i institucije koje imaju zadataka na tržištu kapitala da se jednostavno brinu o tome da tržište postoji, da se razvija i da na određeni način pratimo savremene tokove, pogotovo kada su u pitanju i kripto valute i o tome smo pričali ovde u parlamentu. Vidimo svi, pratimo trendove kada je u pitanju informisanost društva što je jako važno. To je da vidite da je u ekonomiji jedan opšti, ne da kažem sukob, ali i različita mišljenja, borba mišljenja o tome da li treba ići na elektronski novac ili treba ostati u tom tzv. još uvek realnom novcu, da li treba ići u realne investicije ili treba ići u investicije koje se odnose na hartije od vrednosti koja u stvari zastupljena, recimo kod američke ekonomije, jer vi kada kažete u Americi - investicija, onda se misli na hartije od vrednosti, ali kada kažete - u Evropi, onda se to misli na realna dobra, na fabrike, na radna mesta, na opremu, na nešto što je novac, zlato.

Situacija na berzama, kada pogledate realne berze koje podrazumevaju i hartije od vrednosti i novac, ali i nove berze koje se odnose na kripto valute, vi vidite da se situacija iz minuta u minut menjaju. Vi vidite da mladi ljudi, najviše kod nas, prate te trendove. Jednostavno, mislim da su jako dobro podržali ono što je ova Skupština usvojila kada je u pitanju Zakon o digitalnoj imovini, zato što su videli da kao država zaista pratimo situaciju koja se dešava, a sa druge strane da jednostavno dajemo mogućnost da i ti mladi ljudi koji se bave tim poslom za koji možda mi stariji i ne pratimo toliko, imaju mogućnosti zaista da investiraju ovde u Srbiji i da se bave tim poslom na jedan krajnje legalan način zbog toga što mnoge stvari iz tih oblasti negde su u svetu karakterisane kao neka zona sive ekonomije. Mi smo jednostavno omogućili da svi ljudi koji se bave tim zaista zahtevnim poslom sebi omoguće ovde radna mesta. Država će imati višestruke koristi zato što je omogućila da otvaranjem novih start-ap kompanija u stvari prve tri godine ih oslobađa u velikom procentu od plaćanja poreza i doprinosa kada su u pitanju njihova primanja. Zato što kada vidite finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti vi vidite da planirani prihodi, ono što su bili recimo 118 miliona, sada su za ovu godinu 127 miliona i 178 hiljada. Kada vidite najveći deo naravno ide od prihoda za naknadu od taksi i te naknade idu najviše za ovaj deo Sektor hartija od vrednosti i registar javnih društava kada su u pitanju objavljivanje određenih ponuda za preuzimanje od strane akcionarskih društava, ali vidite da se ovde povećava određeni broj kada je u pitanju Sektor za učesnike na tržištu zbog toga što Sektor za hartije od vrednosti povećava bazu podataka kada je u pitanju registar javnih društava i vidite da je određeni deo za neposredan nadzor počeo da prihoduje. To znači da onaj novi Zakon o reviziji koji smo usvojili kada su u pitanju revizorske kuće koje se bave ovim poslom, znači imaju nad sobom određenu vrstu nadzora od strane države, a to je Komisija za hartije od vrednosti i na osnovu toga zaista treba da se bave krajnje odgovorno svojim poslom i taj nadzor, naravno, podrazumeva i određena finansijska sredstva koja moraju da plaćaju kao određenu vrstu naknada i samim tim to je dodatni posao za samu Komisiju. To je ono zbog čega imamo i kontrolu kvaliteta samih izveštaja čime u stvari, ako se setite da smo mi kao Srbija u pregovorima sa EU prvo poglavlje koje smo otvorili je Poglavlje 5 – finansijska kontrola. Znači, kada smo započeli pregovore sa EU u stvari pokazuje da mi zaista kao država radimo ovaj posao na krajnje odgovoran način, sa visokim međunarodnim standardima. Kada vidimo prihode koji su povećani, treba reći da su oni veći za 6,90% nego prethodne godine, kada govorimo o procentima, a kada govorimo o projekcijama za rashode oni su napravljeni na osnovu onoga šta je uređeno 2018, 2019. i 2020. godine. To je neki pokazatelj kako ti rashodi treba da izgledaju i oni su u najvećem delu za plate zaposlenih, znači na zarade, i određeni obim zarada takođe ide na troškove koji se odnose i na službena putovanja koja se odnose unutar Republike Srbije. Za nas je važno da ti rezultati poslovanja, koje imamo prilike i ovde kao poslanici da vidimo na osnovu njihovih izveštaja koje podnose i odboru i plenumu, su u stvari, treba reći, iz sopstvenih sredstava, najveći deo. Zbog toga što, inače, po samom zakonu i načinu finansiranja oni se finansiraju na osnovu prenešenih nadležnosti i mogućnosti da na osnovu naplate naknada i tarifa prihoduju to i funkcionišu. Ono što je najvažnije, to je da nisu direktni korisnici budžeta Republike Srbije. Znači, građani Srbije nemaju obavezu u smislu finansiranja ovakve jedne institucije, jer ona svojim funkcionisanjem, nadležnostima i kontrolnom ulogom na tržištu kapitala u stvari je ta koja ima načina da obezbedi prihode za funkcionisanje ove institucije. Treba reći da je zaista ovih zadnjih četiri-pet godina ova institucija smogla snage da izvrši racionalizaciju svih troškova, pa, na kraju krajeva, i racionalizaciju svojih plata. Jer, 2012. godine, kada su ovde neki drugi vladali, nije se ni znalo ni ko je član Saveta kada je u pitanju Komisija za hartije od vrednosti, a još manje se znalo kolike su naknade i plate zaposlenih koje je ova Skupština birala. Tako da, mislim da je potpuna transparentnost u funkcionisanju ove Komisije obezbeđena. Mislim da je zbog toga i pohvaljena ne samo od naših institucija, već i od međunarodnih, u kojima je ona član. Mislim da je ovo zaista pokazatelj da možemo i kao Narodna skupština da promenimo svest ljudi koji rade u institucijama koje su u nadležnosti rada Skupštine Srbije, o tome kako treba da se ponašamo kada su u pitanju i plate i kako treba da se ponašaju ljudi koji predstavljaju te institucije i kako treba da rade ovaj posao, na krajnje odgovoran način, u saradnji sa nadležnim institucijama Vlade Republike Srbije i Narodne banke Srbije, jer jedino taj konsenzus u stvari daje rezultate. Te rezultate u stvari mi danas imamo i o tom rezultatima govorimo i kada je budžet Republike Srbije i kada je u pitanju donošenje novih zakona, ali i kada MMF i Svetska banka dođu ovde i kada kažu - dobri ste u tim i tim segmentima, ali možda treba popraviti još nešto. Onda je jako važno da sve ove institucije zaista intervenišu zajedno i promtno i sveobuhvatno. Kao što smo imali prilike da vidimo, mogućnost za ekonomske mere koje je Vlada Republike Srbije donela prošle godine je praktično ona najava koju je Aleksandar Vučić dao i za ovu godinu, a to je da smo ekonomski sposobni da možemo da podržimo privatni sektor ponovo, naravno, sada u mnogo manjem obimu nego prošle godine. Znači, imate najavu mera od strane gospodina Vučića da će u ovoj godini tri polovine minimalnog ličnog dohotka imati svi koji se prijave kada su u pitanju privredni subjekti i zaposleni u privrednim subjektima, da će imati prilike svi građani Srbije, ono što je bila mera koja je osuđivana od strane Fiskalnog saveta prošle godine od 100 evra ove godine biti od 60 evra za svakog građanina koji se prijavi, a da će penzioneri ove godine primiti 110 evra. Zato što želimo da povećanjem potrošnje i konkretnom pomoći svakom od nas da servisira pre svega troškove koje ima kada su u pitanju i računi i život, znači mnogo ljudima koji jednostavno ova teška vremena treba da prežive. Mislim da je to u stvari pokazatelj koliko država brine o svojim građanima. Na kraju krajeva, prošle godine smo imali garantnu šemu od dve milijarde evra, a ove godine ćemo imati garantnu šemu za kredite od 500 miliona evra. To je ono što pokazuje u stvari da privreda mora biti potpomognuta od strane države, ali na krajnje racionalan način, na onaj način da održi svoja radna mesta zaposlenih unutar svojih kompanija, da zadrži jednostavno nivo proizvodnje, to je najvažnije kada su u pitanju proizvodne kompanije, ali i da zadrži onaj deo kada su u pitanju usluge, jer sektor usluga je u ovoj pandemiji najviše pogođen. Znate da se opšta ekonomija do sada zasnivala preko 60% na sektoru usluga i to je ono što sada dolazi do velikih promena u svetu, to je ono zbog čega treba to održati. Znači, Srbija je pokazala veliku odgovornost prema svojim građanima, prema tome kako vodi spoljnu i unutrašnju politiku. To je zaista oličenje u našem predsedniku Aleksandru Vučiću i svi oni koji misle da bi to možda bolje radili sa nekim liderima koji danas oštro kritikuju sve ove mere pokazuju u stvari da su nezreli da učestvuju u borbi za glasove građana Srbije na sledećim izborima, zato što nemaju plan i program kojim bi zaista mogli na adekvatan način da odgovore na sve ove izazove koji se stavljaju, ne samo pred Srbiju, već i pred ceo region i pred ceo svet. Mislim da je ovo važna tema o kojoj razgovaramo i povod je finansijski plan jedne institucije koja učestvuje u ekonomskom životu Republike Srbije, ali mislim da je važno da danas razgovaramo o budućnosti Srbije, o 2021. godini, o merama koje, kada je u pitanju sama ekonomija, ponovo donosimo kao država, a u cilju zaista dobrih rezultata koji su jako važni za budućnost. Ukoliko brzo ne donosimo odluke i ukoliko brzo ne odgovaramo na izazove koji zaista pogađaju ceo svet, vi vidite da jednostavno ne možete tako brzo da se oporavite od ovakvih udara kao što je ova pandemija. Mi smo imali prilike da vidimo na odborima, kada je izlagala svoj izveštaj guvernerka Narodne banke Srbije, da su prognoze, da nismo doneli ovakve mere u zaista rekordnom roku, znate, neke razvijene države su zakasnile potpuno sa donošenjem ovakvih mera, mi bismo se vratili na nivo od pre tri-četiri godine kada je u pitanju pad BDP-a, kada je u pitanju zaduživanje, kada su u pitanju smanjenje plata i penzija, a mi danas govorimo sve više o povećanju i plata i penzija i projekciji koju smo zacrtali pre ove pandemije, a to je Srbija 2025 i o prosečnoj plati od 900 evra za pet godina. Znači, mi ne bi mogli da razmišljamo uopšte o tome, a kamoli da pričamo, da nismo zaista sproveli ovako jake mere koje su se odnosile u najtežim trenucima za Republiku Srbiju i za ceo svet. Zato, danas kada govorimo o merama koje nas čekaju u ovoj godini, takođe pokazujemo veliku odgovornost, pre svega prema našim pokolenjima, deci i starijima koji su u ovom trenutku najrizičnija grupa kada je u pitanju pandemija Kovid-19. Vakcinacija, mogućnost da vi kao građani Srbije birate između tri-četiri proizvođača, u vreme kada ljudi samo što ne započnu rat velikih sila zbog toga da li će se jedna država vakcinisati, a Srbija ima mogućnost da bira, pokazuje samo koliko neko ima političku težinu kada je u pitanju uopšte ova tema, koliko je poštovana Srbija zahvaljujući gospodinu Vučiću koji ima dobre kontakte i sa Kinom i sa EU i sa Rusijom, pa čak i sa Amerikom kada su u pitanju ove teme. Znači, to pokazuje u stvari koliko smo kao država zaista stabilni u tom političkom delu. To što ćemo mi sada imati probleme, naravno, kao što znamo, i velike pritiske kada je u pitanju tema Kosovo i Metohija, na to smo naviknuti i tu znamo da moramo da se borimo svim silama, svim onim koji se odnose na političke metode i jednostavno je na nama da je ta borba neprestana i da ne možemo nikada odustati od te borbe, ali u ovom trenutku treba da budemo svi zajedno kada je u pitanju očuvanje života ljudi i građana Srbije, kada je u pitanju održavanje ekonomije, da preživimo ova teška vremena na najbolji mogući način. Mislim da je ovaj finansijski plan samo povod za teme o kojima danas možemo da razgovaramo i da je Komisija za hartije od vrednosti pokazala da je zaista na adekvatan način reagovala kada su u pitanju svi novi zakoni za koje je dobila nove nadležnosti i da će u skladu sa tim i ovim finansijskim planom zaista vršiti realizaciju tih zakona, zajedno sa svim nadležnim institucijama sa kojima učestvuje u ovom procesu. Zbog toga smatram da u Danu za glasanje treba podržati ovaj finansijski plan. Hvala. Zahvaljujem. Pre nego što nastavimo sa daljim radom, jedno kratko obaveštenje vezano za današnji rad. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice. Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? Poštovani predsedavajući, poštovani predstavnici nadležnih tela, dame i gospodo narodni poslanici, tema Finansijskog izveštaja Agencije za hartije od vrednosti spada u onu kategoriju tema birokratskih, bitnih, nužnih i svakako da uz sve one sugestije koje danas možemo osnovano čuti, tom planu treba dati podršku u danu za glasanje. Međutim, ovo je prilika da se pitanjem same administracije, birokratije pozabavimo malo dublje. Birokratija je nužni deo funkcionisanja društva kroz državni aparat, ali to ne znači da je uvek svaka administracija dobra, da je adekvatno organizovana, da je uvek efikasna i da je uvek u obimu koji je stvarno potreban, pogotovo u tzv. tranzicionim društvima taj izazov, izazov organizovanja birokratije, odnosno administracije je veći i vrlo često su rizici takvi da se pokažu anomalije na koje treba ukazati, odnosno prema kojima treba imati preventivno rezervisan stav. Sećam se jedne izjave bivšeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija poznatog Butrosa Galija date u jednom intervjuu, doduše, nakon što je razdužio mandat generalnog sekretara, jer oni obično iskreno progovore tek kad odu sa tih položaja. Kada su ga pitali o utiscima kroz svoj mandat, između ostalog, kazao je sledeće – da nije našao odgovor na izazove administracije Ujedinjenih nacija, kazavši da ta administracija ima toliko papira, toliko akata, toliko pravilnika, regulativa, normi, da to ne može stati u više kamiona, a da je efikasnost daleko izvan tog obima same administracije i formalne administrativne produkcije koju oni imaju, a usudio se da navede primer mafije, sa druge strane, gde kaže da mafija nema administraciju, nema odluke, nema regulativu, nema zakone, nema pravilnike, a nažalost deluje veoma efikasno. Naravno da na nam ne može biti primer nikakva mafija, ali svakako da ova izjava ukazuje na jednu realnost koja je uvek pred svakim društvom u pogledu same uloge svake administracije, a to je pitanje – da, šta je svrha administracije? Da li je administracija svrha sama sebi? To je, između ostalog, još jedan izazov. U demokratizaciji društva uvek birokratija pretenduje da bude najznačajniji faktor u jednom društvu. Ono društvo koje uspe da birokratiju zadrži u njenoj ulozi, a uloga birokratije je servis građanima preko servisiranja određenih sektora u samoj državi. Ono društvo koje uspe zadržati birokratiju u toj ulozi da ona ostane na nivou servisa, a da dokaže svoj kvalitet kroz efikasnost s jedne strane, a s druge strane kroz adekvatnu obimnost, tj. da ne bude glomaznija nego što je potrebno, to društvo je uspelo. Mi ova pitanja treba vrlo otvoreno i transparentno da sebi postavljamo i analizirajući rad određenih ili svih agencija, nadležnih tela i administracije općenito potrebno je da pratimo upravo pokazatelje koji će nam potvrditi da li je administracija u njenoj stvarnoj i definiranoj ulozi ili ona prekoračuje tu ulogu. Prekoračenje uloge administracije jeste kada ona postane svrha sama sebi. Ukoliko u jednom društvu imamo naglašenu želju građana da se zapošljavaju u državnoj administraciji, to nije dobar pokazatelj, a nažalost mi i dalje, čak i u sektorima gde su plate jako male, imamo težnju građana da se zaposle u državnoj administraciji. Zašto neko želi da se zaposli u državnoj administraciji, a plate su male? Dakle, to ukazuje na to da nama možda preti opasnost ili možda ne još, ali na to treba ukazati, da zapravo administracija nastoji postati glavna elita u zemlji. U svakom društvu u kome je administracija postala ključna elita, to društvo može da klizne u određeni totalitarizam. Administracija ne može biti elita. Intelektualna zajednica treba da bude elita jednog društva. Ona je ta koja treba da bude na površini, da kreira pravac kretanja jednog društva, potom duhovna elita, dakle, ono što sadržajno u suštinski ima osnov da bude elita. Međutim, administracija mora ostati na nivou servisa. Dokle god ne postignemo taj balans da imamo težnju građana u zapošljavanju i prema drugim sferama mimo administracije, ovaj rizik postoji i na njega se treba ukazivati. S druge strane, pokazatelj količine ili obima budžetskih sredstava koja se troše na administraciju. Dakle, nesporno je da zapravo administracija, tj. birokratija, jede, odnosno troši najveći deo budžetskih sredstava. U značajnoj meri je to nužno, ali se postavlja pitanje da li je baš u ovoj meri nužno. Da li je baš toliko administracije potrebno i da li je baš toliko sredstava opravdano da potroši, odnosno pojede državna administracija na svim nivoima? Ovo su teme na koje svakako ne možemo dobiti odgovore na jednom parlamentarnom zasedanju, ali mi narodni poslanici ne smemo pasti u zamku da samo proceduralno razmatramo teme koje se ovde nameću, već je neophodno da se pozabavimo i dubljim značenjem ovih tema, odnosno korenima iz kojih se razvijaju određene dobre pojave ili eventualno određene anomalije. Što se tiče teme Regulatorne agencije za kontrolu elektronske komunikacije i poštanskih usluga, to je takođe vrlo zanimljiva oblast. Izveštaj svakako treba podržati jer on je otprilike ono što je faktografija onoga što su oni činili. Međutim, i ova tema je mnogo važnija od obične procedure usvajanja samog izveštaja. Čuli smo u obrazloženju da RATEL čini maksimum i da uspešno uspeva da osigura bezbednost korišćenja elektronske komunikacije. Verujem da je to tako u pogledu težnje, pa možda i u pogledu realne i mogućnosti, ali nisam siguran da je baš tako u pogledu onoga što bi trebalo da bude konačno postignuće, i to u raznim pravcima same bezbednosti, odnosno sigurnosti građana, bilo da je u pitanju moguća zloupotreba elektronske komunikacije. Ukoliko imamo pojavu da je u ovoj zemlji moguće prisluškivati predsednika države, nisam baš siguran da smo postigli najviši stepen sigurnosti, odnosno bezbednosti od zloupotrebe elektronske komunikacije. Da, nije RATEL jedini koji bi ili možda ni na vrhu lestvice koji bi trebao to osigurati ali je bitno i da sa te strane dobijemo signal da imamo određene procese nedovršene u pogledu osiguranja, zloupotrebe, odnosno bezbednosti građana od zloupotrebe elektronskih komunikacija. Sada, ukoliko imamo mogućnost da zloupotrebom elektronskih sredstava bude prisluškivan, naravno i zloupotrebom položaja, bude prisluškivan sam predsednik, šta je, gospodo, tek sa nama običnim građanima ili uopšte sa građanima? Dakle, to je tema preko koje se ne može čak prelaziti ni isključivo politički, nažalost ona najčešće dobije politički prizvuk. Ona je mnogo važnija od samih međupolitičkih, odnosno međustranačkih odnosa. To je pokazatelj da mi, evo, za tri decenije ponovo nismo uspeli da sve te reforme privedemo kraju i da prosto stavimo određene moći pod kontrolu, da ih imamo pod kontrolom kako one ne bi bile zloupotrebljene. S druge strane, pitanje sigurnosti, odnosno bezbednosti građana od određenih sredstava komuniciranja, elektronske komunikacije po njihovo zdravlje. Nažalost, vi znate, pogotovo u ovoj krizi pandemije Kovida 19, pitanje uticaja 5G mreže itd. Uglavnom, kada se te teme otvore, mi dobijemo ono što je instinktno najlakše, a to je da se podelimo u dva tabora; jedni koji bezrezervno i bezuslovno sve podržavaju i kažu – šta nam se god plasira to je istina, a drugi koji onda kažu – ma, ne, ovo je sve zavera, hoće da nas pobiju itd. I jedna i druga krajnost, kao što sam više puta isticao, nikada nisu do kraja istinite. Ne može se sve opravdati teorijom zavere. Postojanje teorije zavere ne eliminiše mogućnost postojanja zavere, ali jedini način da mi izbegnemo polarizaciju društva između ove dve krajnosti, gde je sve bezuslovno što nam se servira sa bilo koje strane prihvatamo i sa druge krajnosti gde sve odbijamo i sve smatramo zaverom, jeste dodatna transparentnost, dodatna informisanost i to bi između ostalog bio moj zahtev prema RATEL-u ali isto tako i prema nadležnim naučnim institutima koji bi trebali da budu od pomoći RATEL-u i drugim nadležnim organima. Ne možemo tek tako u pokušaju, evo kao narodni poslanika da bih prosto bio informisan za ove teme, pokušavao sam da dođem do pune informacije o štetnosti predajnika, recimo raznih predajnika elektronske komunikacije koji se danas sve više instaliraju na zgradama. Vi ne možete doći do pune informacije, vi dobijete odgovor u dva, tri reda da je to bezbedno. Pa dobijete od interesne strane, dobijete od onoga kome je stalo da instalira taj predajnik na zgradi ili na neku ustanovu gde imamo masovno prisustvo građana. Ne možemo to tek tako. Ne može nama biti validna informacija interesne strane. Ona kojoj je stalo da instalira taj predajnik, da, da, sve je to sigurno, pa ti pokažu neki papir kako je to sve, ne znam ti sigurno, ali kao laik, uzmite, zabodite običan stub i instalirajte običnu satelitsku antenu one što ih sada sve manje ima, što smo nekada svi imali, instalirajte je i zabodite na travu, u to sam se lično uverio, dakle, posle izvesnog vremena, dobićete određeni krug oko te satelitske antene gde se trava osušila. Nemojte mi sada reći, i sada trebate potpuno da isključite razum i da kažete, ne, ne , prema, onoj anegdoti – papir je u pravu, šta ti imaš tu da vidiš tvojim očima. Ne možemo se tako ponašati, ne možemo. Dakle, mi moramo sa nivoa vlasti, sa nivoa nadležnih agencija, sa nivoa stručnih instituta, mi moramo imati punu opremljenost informacija, naučnom informacijom do kraja, pa tamo gde ne postoje rizici, onda da svi stanemo na tu stranu, da pokažemo argumente i da iznesemo informaciju, ne ljudi, to nije štetno, a da to urade i nadležna tela i stručne institucije, a ne da prepustimo samo interesnim mešetarima koji pričaju priče, a onda oni nađu neke svoje partnere po zgradama neke kako se sada zovu, neke menadžere, kućnih saveta, sa njima naprave dil, malo u džep para, i onda instaliraj po zgradama koliko god je to možda štetno. Jednako je štetna konfuzija, jednako je štetna neinformisanost i neznanje koje građani imaju i sve ono što proizilazi od psihičkih deformacija u pogledu neznanja i konfuzije, razvijanja raznih teorija i nepoverenja koje se u tom slučaju širi među građanima. Nepoverenje građana prema državi, prema državnim organima, prema stručnim organima, je veoma važno. Ne može se sve držati pod pendrekom, policijom, zakonom, kaznom, sankcijom. Ne, sankcija je za manjinu kao što smo juče kazali. Većina treba da bude ubeđena da je to dobro i mi moramo ponuditi argumente da bi mogli da budu ubeđeni. Ono na šta želim danas da se osvrnem, iako možda ima implicitnu vezu, sa današnjom temom, a to je pitanje medija, tačnije pitanje zloupotrebe javnog servisa. Gospodo, mi se ne smemo pomiriti ovde, pre svega kao narodni poslanici, kao ljudi koje je ovaj narod, koga su građani birali, da ga zastupaju, onako kako misle da je to najbolje. Mi ne smemo pristati na tabu teme. Ne možemo dozvoliti tabuizaciju bilo koje teme, ne možemo dopustiti da se RTS, kao javni servis proglašava „ panda medvedom“, nekom zaštićenom vrstom, koja može da radi šta hoće. Ne, gospodo, smisao javnog servisa jeste da bude zapravo kako mu je imenom definisano, da bude servis građana, da služi građanima. Ne mogu oni da budu neka inkvizicijska kategorija koja određuje koje stranke su poželjne, na tom servisu, a koje su nepoželjne na tom servisu. Evo, kolega Milija je već načeo tu temu i ja mu želim u tome izraziti podršku. Dakle, ne mogu oni određivati i uzimati stranke, evo ta emisija, sasvim slučajno sam dobio informaciju, hajde mislio sam „Reč na reč“, čini mi se da se zove, oni su odredili koje su to stranke validne, koje će zastupati ovaj narod. Njih ne zanima da li su te stranke parlamentarne, da li nisu te stranke parlamentarne i oni za nekoliko sedmica i nekoliko sesija, oni su odredili desetak gostiju koje pozivaju, a ostalo, gospodo vi i ne postojite. Pri tom su isključili nekoliko parlamentarnih stranaka koje ne pozivaju nikako, jer su očito nepoželjne i nepodobne, ne znam po kom osnovu, a u okviru toga da li slučajno ili ne, potpuno su isključene manjinske stranke. Manjinske stranke koje ovde u parlamentu predstavljaju prema zadnjem popisu oko jedne trećine građana, dakle, nemaju pristup RTS, ili ga imaju tako selektivno, a evo u ovoj emisiji sasvim su drsko i bezobrazno isključene. To je neprihvatljivo i ne možemo mi dopustiti da se gospoda u rukovodstvu i uređivačkoj politici RTS, tako ponaša i da misle da oni mogu ekskluzivno odlučivati ko je podoban, a ko je nepodoban. Na žalost, ja sam bio u prilici pre 20 godina da javno pozivam da se ne plaća pretplata RTS-u. Na ivici sam da to ponovo uradim, ukoliko ovako nastave bez obzira što je u pitanju zakon, gospodo, jer kada onemogućite, kada nametnete jedno bezakonje, znajte da će se pojaviti drugo bezakonje. Ovo je nezakonito ponašanje RTS i oni ne mogu zakonito biti finansirani, a nezakonito se ponašati. Oni se, dakle, moraju sa time suočiti. Ovo je poslednje upozorenje, ali zasigurno, ukoliko ovako nastave, ne samo pitanje finansiranja, mi ćemo upotrebiti i druga pravna, pravosudna sredstva da se toj oligarhiji stane na kraj, jer to je jedna medijska oligarhija, koja zapravo ima odnos sa državom, odnosno sa društvom, samo da uzme pare, a posle toga nikakva odgovornost, nikakva zakonitost, a da ne govorim o etičkim kodeksima i novinarskim kodeksima. Ovo je nešto o čemu ćemo još govoriti i na čemu ćemo još zasigurno insistirati, jer ovakva drskost, ovakav odnos prema jednom velikom broju građana i njihovih političkih predstavnika se nažalost, nije se dešavao ni u nekim totalitarnim sistemima, oni su eto tako dali sebi za pravo, prosto, može im se. E ne može im se. Pokazaćemo im da im se ne može. Oni jesu servis, treba da imaju određenu samostalnost, ali isto tako samostalnost koja je određena zakonima, koja je određena etičkim i novinarskim kodeksima i koja poštuje određene ljudske i civilizacijske principe. Zahvaljujem. Izvolite. Hvala vam, uvažena predsedavajuća, potpredsednice Skupštine gospođo Jevđić, gospodo Jankoviću i Kovačeviću sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici. I ja sam sinoć gledao istu tu emisiju „Reč na reč“ i nisam siguran da bi bas svi mogli da stanu u taj studio. Isto sam tako siguran da će, kao što će i predsednik moje stranke Dragan Marković Palma da dobije poziv da gostuje u takvoj emisiji, dobićete i vi takav poziv siguran sam. Ne mogu svi da budu u jednoj emisiji. Sada ko bi sve imao pravo tu da učestvuje, a ko ne bi, to je neka druga tema. Da se ja vratim na ovu našu temu. Prva tačka dnevnog reda nam je – finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti. Ja sam ispred Jedinstvene Srbije prvi put postao član Odbora za finansije 2012. godine. Tada sam se prvi put upoznao i sreo sa Komisijom za hartije od vrednosti. To moje prvo upoznavanje i iskustvo sa njima uopšte nije bilo dobro, iskreno da vam kažem. Znam da ste vi novi u toj funkciji. U tom trenutku odluka Vlade, jedna od odluka Vlade, uredba Vlade u stvari je bila da se plate u javnom sektoru ograniče na 165.000 dinara. To je bio jedan trenutak kada je ekonomija sa svim uštedama trebala da krene napred, a da svi zajedno podnesemo taj teret. Vaš prethodnik, ja mu se ne sećam imena, nije ni bitno, je u tom trenutku, ja mislim jedini koji je predstavljao Agenciju koju je Odbor za finansije nije usvojio finansijski plan. Verujem da to sa vama neće da bude slučaj. Video sam vaš finansijski plan i video sam i ono što je u tom trenutku bilo najbitnije, a nije da nije bitno ni sada, kolike su plate ljudi koji rade u vašem sektoru. U tom trenutku, bez obzira na zabranu koja je bila 165.000 vaš kolega je imao preko 400.000 platu. Obim poslova koji je bio tada i obim poslova koji je bio sada nije isti. Video sam vaš finansijski plan, više nego korektan. Čuo sam vaše izlaganje danas i ono je maksimalno korektno. Možda je finansijski plan, možda je malo kasnije stigao, ali mislim i da je to opravdano, isto kao što ste rekli, vi ste dobili jedno novo zaduženje u ovoj godini, a to je posledica Zakona o digitalnoj imovini, koju je ova Skupština izglasala u decembru mesecu. Verujem da ćete zajedno uz NBS koja je zajedno sa vama zadužena kontrolu tog sprovođenja Zakona o digitalnoj imovini da date maksimalni doprinos. Ono što je interesantno bilo na toj Skupštini, a drago mi je da možda i vi sada možete malo da nam pomognete je bilo pitanje koje je uputio šef moje poslaničke grupe Dragan Marković Palma. Ima nekoliko miliona pregleda. Nisam siguran da su uspeli svi tada da shvate, a nisam siguran da je čak i ministar bio u prilici da da najbolji odgovor zato što je malo vremena da se da odgovor za jedno takvo pitanje. Ministar je objasnio ljudima kojima imaju neko predznanje o tome. Iskoristio bih priliku da vas zamolim da sada probate malo konkretnije i detaljnije da date odgovor na pitanje koje je tada postavio Dragan Marković Palma – šta su to u stvari kripto valute, šta je vaše zaduženje kada je uopšte u pitanju digitalna imovina, da bi građanima bilo jasnije? Zato što se u vremenu u kojem živimo digitalna imovina i uopšte način trgovine, digitalni način trgovine je sve prisutniji u našem životu. Ako dobro informišemo građane, smatram da ćemo svi ili da će svi da imaju podjednake šanse da mogu i da profitiraju upravo iz jedne ovakve aktivnosti. Naravno, ono što je vrlo bitno, kako je koleginica malopre, predsednica Odbora za finansije i rekla – nije samo NBS zadužena za stabilnost kursa dinara, tu ste i vi sa vašim ljudima. Ja na tome čestitam, zato što je to, naravno svakako osnov svake jake ekonomije i siguran sam da će kurs u Srbiji i dalje da bude stabilan. Kada je u pitanju Izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2019. godinu, prvo da se razumemo, tu se tako stvari brzo razvijaju, mi sada pričamo o 2019. godini, ja verujem da se dosta stvari kod vas promenilo, ali ono što je interesantno i što smatram da bi svi građani trebali da znaju, nije problem još jednom ponoviti, a to je šta sve radite. Znači, opseg vašeg delovanja uopšte nije mali. Vi pokrivate javne fiksne telekomunikacione mreže i usluge, javne mobilne telekomunikacije, regionalni roming usluge, širokopojasnog pristupa internetu, distribuciju medijskih sadržaja, različite pakete usluga, tržište poštanskih usluga i tako dalje.

Isto pozivam i vas da kao i vaši prethodnici radite više na edukaciji građana. Vrlo brzo ste se vi razvijali i vrlo brzo se razvija tržište.

Naravno, u svakom slučaju, ja ću sada da iskoristim priliku i da pohvalim sve ljude koji rade u poštama ili distribucijama različite robe i usluga, zato što u vreme kovida, kad je krenula pandemija, onako u najvećem, stvarno, svi radnici pošte, svi radnici svih kurirskih službi su bili maksimalno aktivni dok smo svi ostali, hajde, mogu da kažem, uslovno i bili u tom pojačanom karantinu. Za vas imam dva pitanja za koja bih vas zamolio da mi date odgovor. Prvo pitanje je upravo ono što je malopre i kolega rekao – koliko je opravdano to strahovanje građana od svih tih antena? Ja sad ne pričam da li je to 4G, da li je 5G ili bilo koja druga mreža. Vi ste rekli da se nalaze na vrtićima, da se nalaze na školama, verujem da ste time hteli da skrenete pažnju da je to bezbedna tehnologija, pa vas molim da samo još jedanput, zbog javnosti, to kažete, da ne ostane onako nedorečeno, ili kako je kolega malopre postavljao pitanje, mislim da to pitanje može da izazove veću paniku i strah nego realno objašnjenje građanima. Ono što mene, sad kao građanina, a i kao narodnog poslanika interesuje, mislim da je i to vaš posao, da mi kažete po kom kriterijumu se određuje na kom kanalu se nalazi koja televizija? Zamolio bih i jednog i drugog kolegu, pošto ste prisutni da date odgovore. Hvala.

Pokušaću da napravim jedan mali uvod, a onda ću odgovoriti na pitanja gospodina Vujića. Suštinski, pokrenulo se ovo pitanje same administracije, a i pitanje nekih prethodnih saziva Komisije za hartije od vrednosti. Ja ću biti vrlo otvoren i iskren. Pre mog dolaska u samu Komisiju, ja nisam imao previše dodira sa državnom administracijom i ovo je moje prvo iskustvo u jednoj takvoj ulozi. Trudim se da neka svoja iskustva iz jednog realnog sektora, ali i iz finansijskih institucija u kojima sam pre toga radio prenesem na jednu veoma važnu instituciju za finansijsku stabilnost Republike Srbije i da, prosto, jedan pristup poslu, koji je vrlo pragmatičan i koji kao zadatak ima rešavanje problema sa kojima se suočavaju, pre svega, tržišni učesnici, mi pokušamo da rešimo, ili bar dovedemo do toga da se regulatorni okvir koji definiše naš rad promeni, kako bi bili u mogućnosti da rešavamo probleme sa kojima se tržišni učesnici suočavaju. Kao što ste i sami konstatovali, Komisija ima zaista brojne nadležnosti definisane brojnim zakonima. Naše zarade su, ja bih rekao korektne u ovom trenutku. Ne mogu da kažem da verovatno svi mi ne bi želeli da budemo bolje, ali prosto tržište koje mi trenutno regulišemo nije u stanju da finansira veće zarade zaposlenih u samoj Komisiji. Mi smo svi toga svesni. Dakle, ljudi koji trenutno rade u Komisiji mislim da su svesni situacije u kojoj se mi kao društvo i država nalazimo. Naš posao je da dovedemo do toga da u narednim godinama tržište kapitala napreduje i da kao posledica napredovanja samog tržišta napreduje i Komisija za hartije od vrednosti i kao institucija. Mi smo tu vrlo racionalni, prosto, negde delimo sudbinu samog tržišta na kome se nalazimo i koje kao takvo regulišemo. Ono što ćemo svakako uraditi, a pomenuo sam i samu Strategiju razvoja tržišta kapitala, jeste da učinimo da se sve relevantne državne institucije sakupe na jednom mestu i da napravimo jedan plan razvoja. Ja se nadam da će on biti petogodišnji i da ćemo u tih pet godina biti u stanju da zaista poboljšamo ne samo zarade zaposlenih u Komisiji kao jednoj državnoj instituciji, nego možda, pre svega, zarade, recimo, u brokerskim kućama ili zarade u investicionim fondovima. Ja sam prilično siguran da će kao posledica toga biti prostora i da razgovaramo o nekim elementima, ali opet, kažem, na nama je da marljivo radimo i da dovedemo do toga da budemo u stanju da se iz sopstvenih sredstava finansiramo i da, prosto, naš finansijski plan bude značajan u nekim narednim godinama. Pomenuli ste edukaciju građana kada je RATEL u pitanju. To je jedna od ključnih stvari koje očekuje i Komisiju za hartije od vrednosti u narednom periodu. Mi ćemo svakako u komunikaciji sa svim relevantnim institucijama, uključujući tu i Narodnu skupštinu Republike Srbije, pokušati da, kroz različite programe, proširimo finansijsku edukaciju građana kako bi, prosto, informisanost u najširom mogućem smislu te reči proširili, kako bi otvorili neke nove vidike za investiranje građanima Republike Srbije. Čini mi se da je potencijal za dalje povećanje broja investitora ogroman i, kažem opet, ja sam siguran da ćemo uz podršku svih relevantnih institucija biti u mogućnosti da povećamo tu jednu bazu investitora. Da se vratim na ovo pitanje oko virtuelnih valuta. Čuo sam diskusiju između predsednika vaše poslaničke grupe i ministra finansija. Evo, dozvolićete mi da citiram šta je virtuelna valuta u skladu sa našim zakonom i onda ću pokušati da vam objasnim koji je bio neki naš pristup u kom kontekstu i gde su nadležnosti Narodne banke Srbije i Komisije za hartije od vrednosti podeljene kada je Zakon o digitalnoj imovini u pitanju. Dakle, suštinski virtuelna valuta je definisana kao vrsta digitalne imovine koja nije izdata i za čiju vrednost ne garantuje Centralna banka. Ne predstavlja zakonsko sredstvo plaćanja, nema pravni status novca ili valute, ali fizička i pravna lica prihvataju tu virtuelnu valutu kao sredstva razmene i može se kupovati, prodavati, razmenjivati, prenositi i čuvati elektronski. Šta je suština ove definicije? To je da, prosto, pokušamo da razgraničimo ono što predstavlja fiat valuta kao nešto iza čega stoje centralne banke različitih zemalja u svetu, nešto za šta država u suštini garantuje u krajnjoj instanci, od nečega što je kreirano od strane različitih tržišnih učesnika u tom jednom digitalnom ekosistemu, gde vrlo često ne možemo ni da identifikujemo kreatora ili izdavaoca određene virtuelne valute i da pokušamo na taj način i da građanima damo jednu jasnu informaciju o tome dokle sežu mogućnosti države kada je njihova zaštita u pitanju. Dakle, mogućnosti nas kao regulatora tog ekosistema su ograničene i na Narodnoj banci Srbije je da kroz bolju informisanost građana o tome šta predstavljaju virtuelne valute i digitalna imovina uopšte dovedemo do toga da građani donose racionalnije investicione odluke i da svoja sredstva ulažu u one instrumente koji će najbolje odgovarati njihovom apetitu prema riziku da to tako definišem. Dakle, da oni građani koji su spremni da više rizikuju i žele da učestvuju na jednom manje regulisanom, manje sigurnom tržištu imaju mogućnost da to urade, a da oni koji žele da budu sigurniji i žele da samim tim ostvare nešto niže prinose, ali, kažem, uz jednu veću sigurnost i u određenim situacijama i garanciju države kroz različite forme zaštite koju država pruža, recimo, kroz Fond za zaštitu investitora koje ima Komisija za hartije od vrednosti, a koju vodi Agencija za osiguranje depozita kada su investitori na tržištu kapitala u pitanju, da prosto omogućimo građanima da imaju izbor. Dakle, ko želi da više rizikuje, ima tu mogućnost. Samim tim, ima i mogućnost za veću zaradu. Ko želi da bude sigurniji i želi veću zaštitu države, jasno ima definisane okvire u kojima se kreće i to je, prosto, bilo naše razmišljanje prilikom kreiranja tog jednog regulatornog okvira. Kada je podela nadležnosti između Narodne banke i Komisije za hartije od vrednosti u pitanju, dakle, osnovna ideja je bila da pokušamo da Narodnu banku i Komisiju negde podelimo i da nadležnosti podelimo na osnovu ekvivalentnih aktivnosti koje mi već imamo u ovom realnom svetu, kada su finansijski instrumenti u pitanju. Znači, osnovna ideja je bila da Narodna banka tamo gde ima najviše iskustva i znanja, recimo, kada su menjački poslovi u pitanju, kada su, recimo, bankomati u pitanju, može ta iskustva da primeni na kriptomate ili menjače koji će menjati kriptovalulte za fiat valute, dakle, za ove tradicionalne valute, a da Komisija za hartije od vrednosti, pre svega, svoju ekspertizu kada su berze u pitanju i kada su investiciona društva, kada je u pitanju upravljanje portfoliom investicija, da mi primenimo ta svoja iskustva na segmentu tržišta digitalne imovine. Suština je da zbog prirode same digitalne imovine i fleksibilnosti koju kreatori te digitalne imovine imaju, vrlo često ćemo dolaziti u situaciju da i Narodna banka i Komisija za hartije od vrednosti imaju nadležnosti u određenim oblastima. Mi smo uspeli da postignemo jedan sjajan konsenzus između ove dve institucije. Mislim da smo u praktičnom smislu, i sada upravo radimo na tome u kontekstu pisanja podzakonskih akata, kreiranja jednog jedinstvenog portala za dostavu dokumentacije kada su svi oni koji imaju zakonsku obavezu da kontaktiraju ove dve institucije u pitanju. Dakle, postigli smo jedan konsenzus da, praktično, za krajnjeg korisnika i onoga ko mora da uradi nešto u skladu sa zakonskim rešenjima, dakle, njemu je potpuno svejedno da li će određena dokumentacija stići Narodnoj banci ili Komisiji. Rokovi su identični za obe institucije. Načini postupanja su identični za obe institucije. Vrste odgovora, način dostavljanja odgovora su identični i ono što smo postigli je da pokušamo da dostignemo neke manje, ali naprednije ekonomije, poput Singapura, Južne Koreje, pa recimo i Malte, kada je neka članica EU u pitanju, gde se oni trude da inovativnim digitalnim rešenjima i digitalnim pristupom različitim državnim institucijama oni olakšaju, prosto, pristup i investitorima sa jedne strane, ali i emitentima različitih finansijskih instrumenata sa druge strane. Mislim da su ta zakonska rešenja dosta kvalitetna i prilično sam siguran, obzirom na interesovanje koje se pojavilo od usvajanja samog zakona i kada je Komisija, ali i Narodna banka u pitanju, da ćemo imati jedan značajan broj privrednih društava koji će odlučiti da se u ovom segmentu privredne aktivnosti pojave u narednom periodu. Cela suština i tog rešenja jeste bila da neke aktivnosti koje se realno već dešavaju, dakle, da kompanije koje već emituju nekakve vrste digitalne imovine, da nekakve IT kompanije koje već pružaju usluge određenim kompanijama iz tog ekosistema negde uvedemo u regularne okvire poslovanja u Republici Srbiji, da im damo sve one mogućnosti koje oni, pre svega, žele. Dakle, oni su imali velike probleme u kontekstu „legalnog“ poslovanja, obzirom da zakonski okvir za ono čime su se oni bavili nije postojao. Dakle, oni sada imaju jednu jasnu sliku šta su njihove prave i obaveze, kao i šta je neophodno da urade kako bi poslovali u skladu sa zakonom. Mislim da smo tu bili vrlo korektni u smislu nivoa opterećenja koje smo negde nametnuli, u kontekstu težine koju administracija nekada može da ima. Potrudili smo se da, prosto, svi zahtevi nas kao regulatora, pričam i o Narodnoj banci i o Komisiji, budu na najmanjem mogućem nivou, apsolutno uporedivi, vrlo često i jednostavniji u odnosu na neke ekvivalentne primere kako u EU, tako i u svetu. Kada gledamo neka vrlo razvijena tržišta, recimo, Američko, tržište koje će definisati digitalnu imovinu je tamo prilično malo u poređenju sa onim tradicionalnim tržištem hartija od vrednosti koje Amerika već ima razvijeno, ono što je situacija u Republici Srbiji je da je naše tržište hartija od vrednosti dosta skromno. Ima značajan potencijal za dalji razvoj, a čini mi se da će ovo tržište digitalne imovine u svim svojim oblicima vrlo brzo imati potencijal da stigne, praktično, ovo tržište tradicionalnih finansijskih instrumenata. Mi smo čak uradili jedan korak više. Zahvalio bih se i kolegama iz Ministarstva finansija. U tom kontekstu, mi smo se potrudili da u ovom segmentu finansijskih instrumenata, dakle, ajde da kažemo jednom obliku digitalne imovine koji ima sve karakteristike finansijskog instrumenta, dodatno rasteretimo emitente i slučajevima kada, recimo, emituju dužničke hartije od vrednosti koje, kažem, opet imaju sve elemente finansijskog instrumenta, ali ih emituju u digitalnom obliku, praktično budu rasterećeni svih onih administrativnih obaveza koji Zakon o tržištu kapitala nameće. Ono čega moramo svi da budemo svesni jeste da ćemo u ovom procesu približavanja EU imati dva paralelna koloseka. One vrlo često nisu previše prijateljski nastrojene, kada je poslovna zajednica u pitanju. Vrlo često značajno opterećuju njihovo poslovanje i mi se trudimo da sve te obaveze za koje smatramo da nije potrebno uvoditi pre našeg članstva u EU odložimo za neke naredne periode i da samo one elemente za koje smatramo da će podstaći razvoj našeg tržišta do tog trenutka usvajamo i primenjujemo, praktično, od trenutka stupanja samih zakona na snagu. Znači, ono što je naš zadatak jeste da ovaj naredni period do trenutka pristupanja EU učinimo vrlo prijateljskim za sve one koji žele da iskoriste tržište kapitala za razvoj svog poslovanja. Mi se zaista trudimo da to i uradimo. Opet kažem, krenuli smo od tih plata. To je možda najmanje interesantna tema o kojoj volim da pričam, ali ono što je suština jeste da će one negde pratiti ove naše dalje tržišne aktivnosti, što bi ljudi rekli – u zavisnosti od toga koliko budemo dobri, koliko budemo doprineli daljem razvoju tržišta toliko će i nama kao zaposlenima u samoj instituciji biti dobro. Prilično sam siguran da ćemo mi dati sve od sebe u narednom periodu da dalje unapredimo naše poslovanje. Već sam pomenuo neke aktivnosti koje nas čekaju ove godine. Vrlo sam srećan što imamo jednu jako kvalitetnu saradnju i sa Odborom za finansije i biće mi zadovoljstvo da o svim ovim temama raspravljamo na nekim narednim odborima, ako treba i u više detalja. Samo informacija za gospodina Zukorlića - dobićete repliku. Samo da predlagači završe ovu seriju, pa ćete vi dobiti repliku koju ste tražili malopre. Sledeći je gospodin Dragan Kovačević. Izvolite. Što se tiče ove vrlo osetljive teme elektromagnetnog zračenja, ja ću, možda je promaklo, možda je bilo suviše kratko u izlaganju, ponoviti. Dakle, RATEL radi na uspostavljanju mreže senzora. Trenutno imamo u 35 gradova 73 lokacije. Cilj nam je i mislim da ćemo ga ispuniti da u ovoj godini dođemo do 100 lokacija gde bi u potpunosti pokrili celu teritoriju Republike Srbije. Senzore postavljamo na najosetljivijim mestima – vrtići, škole, studentski domovi, itd. Sve rezultate možete naći na našem sajtu. Rezultati su u realnom vremenu. Dakle, uđete na sajt, pronađete koju hoćete lokaciju koja je tamo i vidite tog trenutka koliko je kumulativno zračenje svih sredstava elektronskih komunikacija i videćete da postoji gabarit, odnosno granica dozvoljenog zračenja koja ni jednog trenutak ni na jednom mestu nije premašena. Dakle, sva elektromagnetna zračenja koja potiču od sredstava elektronske komunikacije su potpuno bezbedna i u skladu sa propisima. Nažalost, priča i teorija zavere ima puno. Novine, verovatno, to obožavaju, jer to diže tiraž, ali ovo je činjenica. Dakle, možete videti na našem sajtu, bez ikakve dileme, u realnom vremenu. Što se tiče raspodela kanala – ne radimo to mi. To nije nadležnost Regulatorne agencije za elektronske komunikacije. Raspored kanala televizijskih mislim da je u nadležnosti REM. Što se tiče edukacije, hvala na savetu. Zanimljivo, očigledno baš ova tema bi verovatno tražila malo više informisanja javnosti i neku edukaciju. Mi stojimo na raspolaganju i svakako u nekom kontaktu sa RTS svi naši kadrovski kapacitetu su na raspolaganju i mislim da to lako možemo i ostvariti.

Zahvaljujem se, kolega Vujiću, što ste pokušali da mi objasnite ovu pojavu na RTS. Ja sam prvih par emisija pomislio da je tako i kažem – u redu je, veliki je broj stranaka, jedna, druga, treća emisija, doći će na red i ostali. Međutim, nije tako. Dakle, ja mislim da je bilo u zadnje vreme četiri, pet takvih emisija. Možete vratiti to, pa pogledati i videti da su neke stranke bile na svakoj emisiji, a da su čak i neke minorne stranke koje nisu uspele ni da se približe cenzusu takođe bile ili na svakoj emisiji ili na većem broju emisija. Prema tome, nema nikakve dileme da je u pitanju neka namera, koja oni treba da objasne, ali da nije u pitanju ni propust, ni greška, niti tehnički nedostatak. Osim toga, svi smo učestvovali u predizbornoj kampanji. Imali smo na javnom servisu predstavljanja i tada smo uspevali da se u dva kruga svi predstavimo. Znači, ne radi se o tome, već se radi o nekoj pozadini, ja ne znam kojoj, nije mi jasno, zato i tražim odgovore, zato i reagujem na ovaj način. Znači, prosto namera da neko bude, ponavljam, iz minornih stranaka, koje ne znam da li su prešle 1%, na skoro svakoj emisiji, a da nekoliko nas stranaka, pogotovo iz manjinskih zajednica, ne budemo. Dakle, želeo bih da mi se da odgovor koji je principijelan, ali ga nema, nije ga moguće dati. Nažalost, ne radi se samo o toj emisiji, ona je bila najdrastičnija. Međutim, činjenica je, evo, lično, znači, ovo je meni drugi mandat u Narodnoj skupštini, ja sam za celi mandat jednom ili dva puta, ako isključimo predizbornu kampanju, bio u prilici da nešto kažem na javnom servisu.

Hvala. Gospodine Zukoriliću, ja sam u tom pravcu upravo i pričao. Ako hoćete, tako ni predsednik moje stranke, Dragan Marković Palma, bez obzira što smo mnogo više od dva mandata u ovoj Skupštini voljom građana, verujem da na prste u zadnjih 10 godina može da se izbroji gostovanje u emisijama sličnog tipa. Malopre sam vam rekao da smatram da to što ste upravo danas pokrenuli jednu takvu temu, a što je šer gledanosti Skupštine vrlo mali, RTS dva, sada u ovom trenutku, ne znači da ljudi iz RTS nisu dobili informaciju o kojoj smo pričali. Verujem da će to da bude posledica i trenutak kada će oni sada nama da se obrate da budemo gosti.